Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Opoziční okénko si vymysleli vládní politici, aby ukázali údajně vlídnou tvář k návrhům opozice. Já jsem si ten tisk otevřel, podíval jsem se na navrhovatele toho zákona a to je opozičních politiků! Pavel Bělobrádek, Daniel Herman, Helena Válková, Jiří Koskuba, Jiří Mihola, Jan Bartošek a tak bych mohl pokračovat. Takže takhle si pan předseda Sklenák představuje opoziční návrh zákona, když tam jsou zástupci všech vládních stran. Jediné dva kluby, které to nepodepsaly, jsou komunisté, protože netušili, že tam bude 17. listopad, jinak by to sami napsali a podpořili, to myslím, že je pravda. A my, protože jsme to považovali a považujeme za zbytečný návrh zákona. To, že vy mlčíte a pak hlasujete, na to máte plné právo, ale od nás to očekávat nemůžete.

Stavební spoření a kontrolní orgán pro FAÚ. My jsme vám pomohli a takové dobré návrhy zákona jsme společně prosadili. A kdybyste občas pustili i jiné návrhy zákona...

Tomu já rozumím, já se žádného koaličního okénka nedovolávám. Já jsem dneska navrhl zařadit vládní návrh zákona o střetu zájmů, abyste mohli dostát svým silným slovům, jak v tom dubnu tomu Babišovi ukážete, jak se ho nebojíte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se připojuji k názoru, který jsem tady vyjádřil. Takže je to opravdu zbytečná ztráta času. Měli bychom zachovat nějaké všední dny a nechat to být tak, jak to je, a věnovat se zákonům, které jsou daleko důležitější. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo. Děkuji. Já se domnívám, že z nějakého návrhu, na který každý má právo, tady paní kolegyně Válková udělala to, co udělala svým návrhem.

Ale chci se spíš vyjádřit k vystoupení pana předsedy klubu sociální demokracie. Čím více vám věci nefungují, tím více tady cítím, že narůstá arogance. Je vás tady většina, preference máte skvělé, ale dálnice se nestaví, zavedením druhé snížené sazby DPH jste nic pro občany neudělali, akorát je díra 3,6 miliardy za loňský rok ve státní kase, jak vyplývá z analýzy Ministerstva financí, důchody jste vyřešili tak, že jste něco zrušili a nemáte řešení, tak řeknete, že je ufinancovatelný systém, i když každý, kdo se tím zabývá, ví, že je to nesmysl. Nebo my budeme prosazovat skutečně, aby naše návrhy, které tady leží někdy i přes dva roky, už dneska, byly projednány. My na to máme právo. Děkuji panu předsedovi Laudátovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, já tady nebudu zdržovat, jenom předpokládám, že pokud jde o 17. listopad, tak mě jako spoluorganizátora nikdo nebude podezírat, že jsem tady hlasoval pro návrat k mezinárodnímu studentskému dni ve prospěch kolegů z komunistické strany. Máme každý právo na interpretaci.

A to si myslím, že je ten point. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Novotný, všechno faktické poznámky. Děkuji.

My pečlivě zvážíme, jestli vás necháme ještě něco projednat předtím, než budou projednány opoziční zákony. Jestli vy volíte tenhle tón, tak se nedivte, že ho opozice zvolí taky. A nemá to žádný význam. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane poslanče. Následuje pan poslanec Fiedler a pan poslanec Komárek.

Organizace, kterou jsem tehdy zastupoval já, byla vždycky výrazně proti. K paradoxům, které tady zmínil pan kolega Gabal, patří to, že ten člověk, který byl léta v čele Mezinárodního svazu studenstva, tj. Miroslav Štěpán, byl tehdy zároveň onou osobou, která v čele krajského výboru KSČ pražského zároveň organizovala a řídila ten zásah proti studentům na pražské Národní třídě. Tyhle reminiscence my tam nechceme vracet.

Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Už to tady zaznělo od předřečníků. Děkuji, že už se nebudete hlásit.